Požádám tedy pana ministra dopravy Antonína Prachaře, aby přednesl své úvodní slovo. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Výroční zpráva státního fondu, jejíž součástí je účetní závěrka, podává komplexní informace o činnosti a hospodaření státního fondu v roce 2013. Výrok auditora je součástí výroční zprávy. K základním údajům hospodaření státního fondu.

Hlavním problémem nečerpání při financování dopravní infrastruktury nebyl v uplynulém roce nedostatek finančních prostředků, ale především problém s výkupy pozemků, dlouhé schvalovací procesy a průtahy související s rozhodovací praxí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.

Vše bude ovšem záležet na výsledcích zadávacích řízení a rychlosti řešení případných odvolání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Mezi opatření, která by mohla do budoucna napomoci řádnému čerpání zdrojů, patří také příprava zákona o liniových stavbách, novela zákona o zadávání veřejných zakázek a v neposlední řadě i novela zákona 416 o výkupu pozemků pro účely výstavby dopravní infrastruktury. Dovolím si navrhnout Poslanecké sněmovně, aby byl předložený materiál schválen. Děkuji panu ministru dopravy Antonínu Prachařovi. Prosím, aby své slovo přednesl zpravodaj výboru pan poslanec Karel Šidlo a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, hospodářský výbor i tento sněmovní tisk 159 projednával na své 6. schůzi dne 9. dubna letošního roku.

Je skutečností, tak jak řekl pan ministr při popisu celého tohoto tisku, že došlo k uvolnění, resp. přípravě rozpočtu na výdajové stránce ve výši 57,4 mld. korun, přitom skutečné čerpání a to byly ty vlivy, o kterých jsem hovořil byly čerpány pouze na 48,9 mld. Těch 8,5 mld. zůstalo nevyčerpáno a je to velká škoda, protože bohužel Česká republika má legislativu nastavenu takovým způsobem, že při liniových a infrastrukturních stavbách se neustále potýkáme jak s otázkami majetkového vypořádání přípravy staveb, tak i vlastní přípravy staveb a dalších vlivů, které souvisejí se schvalováním těchto staveb. Já si myslím, že to jsou zásadní věci, které zmínil i pan ministr, a budu velice rád, pokud v roce 2014 to nebude pouze deklarace z úst pana ministra, ale budou učiněny i reálné kroky k tomu, aby výstavba dopravní infrastruktury a využívání zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury bylo mnohem efektivnější. A na závěr mi dovolte konstatování, že hospodářský výbor přes všechny tyto výhrady a připomínky, které měl v průběhu projednávání tisku 159, doporučuje Poslanecké sněmovně Výroční zprávu o činnosti a účetní závěrku Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2013 schválit. Děkuji. Konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy. Pan ministr má zájem v rozpravě vystoupit. Prosím, pane ministře, máte slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl jenom doplnit záležitosti, které se týkají roku 2014. Skutečně stav v oblasti výstavby dopravní infrastruktury v České republice neodpovídá postavení České republiky jako tranzitní země uprostřed Evropy. A kdybych to měl shrnout, tak se v podstatě potýkáme se třemi body, které nás výrazným způsobem omezují, a to je výkup pozemků pro dopravní infrastrukturu, který řeší zákon 416.

Věřím tomu, že je velmi blízko doba, kdy se bude Poslanecká sněmovna naším návrhem zabývat. V případě přijetí této novely bychom zabránili vyvlastňovacím řízením, která probíhají v řádu několika stovek napříč celou republikou, týkají se nejvíce úseků alternativního spojení dálnice D1 a silnice R35 mezi Olomoucí a Hradcem Králové a týkají se rovněž úseku dopojení dálnice D1 na trase ŘíkovicePřerov na střední Moravě. Skutečně na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže leží dnes nevyřízená odvolání v řádu desítek miliard. Stavební firmy a Svaz stavebních firem si stěžují na propad ve stavebnictví, dopad do zaměstnanosti, ale Ministerstvo dopravy ani žádný státní orgán není strůjcem tohoto.